Samozřejmě že všechny pojišťovny v Evropské unii jsou vázány směrnicí Solvency II.

Ale prosím pěkně minimální. Samozřejmě že je zájmem každé země, aby ty rezervy byly větší než minimální a aby ta stabilita byla větší než minimální. Naopak. To je úplně naopak, než vy to tady těm lidem tvrdíte. Vy říkáte, že to chcete mít podle směrnice Solvency II. Ale to je stejné, jako byste říkala, že prostě pan předseda Bartoš, protože mu ještě nebylo čtyřicet, musí uběhnout kilometr za tři minuty, ale vyčítala mu, že ho nesmí uběhnout za dvě a půl minuty.

Ale v té době české finanční soukromé instituce, ať už to byly banky, nebo pojišťovny, nepotřebovaly intervenci daňových poplatníků. A Česká republika... Až domluví pan předseda Faltýnek... A Česká republika byla jednou ze čtyř zemí na celém světě, do jejíhož soukromého finančního sektoru nemusel intervenovat daňový poplatník, protože ten systém byl stabilní a robustní, ať už se to týkalo kapitálové přiměřenosti českých bank, nebo rezerv českých pojišťoven.

A co je dobře? Nebo je to špatně? No samozřejmě že je to dobře. A úplně stejně je dobře, že rezervy českých pojišťoven jsou větší, než stanovuje směrnice Solvency II. A vláda poté, co vydrancovala všechny rezervy na veřejných rozpočtech, chce teď drancovat ještě rezervy, které jsou v soukromém finančním sektoru, a ten soukromý sektor oslabovat. A kdyby to alespoň alespoň bylo dlouhodobě, kdyby to bylo opakovatelné, ale to je jenom na dva roky.

Dnes ještě buďme veselí v té naší bílé posteli.

Vaše politika a politika pana ministra zdravotnictví, protože vás nezajímá, co bude se zdravotní a důchodovou péčí v roce 2040 až 2050. A co bude pak, je vám úplně jedno. Ale to je taková míra neodpovědnosti, kterou my prostě odmítáme trpět a které se budeme bránit!

A já vás prosím, abyste ten zločin nedopustili. Upozorňuji, že nyní jsme mimo obecnou rozpravu, takže pouze poslanci s přednostními právy nebo ministři. Paní ministryně se umí pochválit.